Beru pouze těch devět kontrolních komisí.

Tolik velmi stručně z mé strany popis té situace.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík od 14 do 15 hodin ze zdravotních důvodů. Je tady písemné zrušení omluvy pana premiéra, znovu konstatuji na mikrofon. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den.

Zabýváme se tady věcí, která z hlediska občanů, z hlediska toho, proč jsme zvoleni, je zdánlivě podružnou, a já osobně bych byl velmi rád, kdybychom svedli ten tok aktivit Poslanecké sněmovny vedle toho politického boje, který tady probíhá, také na ty ostatní funkce, které jsou.